Prosím o vysvětlení, proč se vláda takto rozhodla a proč nepožádala o přesídlení Evropské lékové agentury, která by měla podle mě pro Českou republiku daleko větší význam. Děkuji. Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně. Dostáváme se k jedenácté interpelaci. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana premiéra ve věci dotačního nepořádku na MŠMT. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci dotačního nepořádku na Ministerstvu školství. Možná by ta interpelace měla směřovat spíše na pana ministra Štecha, ale vzhledem k tomu, že není v úřadě zase tak dlouhou dobu a především jde o problém velmi závažný, obracím se na vás jako na předsedu vlády. Žádostí obdrželo Ministerstvo školství do konce roku 2016 podle mých informací 4 330.

Není to skandální? Já bych řekla, že ano. Ptám se proto, kdy budou zkontrolovány všechny žádosti, kdy budou vydána závazná rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy budou uvolněny finanční prostředky na účty sportovních spolků.

Proč byla snížena alokace?

Dělejte s tím něco prosím. Děkuji, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda 19. dubna tohoto roku odsouhlasila dokument strategický rámec 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí, a jeho uplatňování povede ke zvýšení kvality života všech obyvatel České republiky. Tento dokument vznikal dva roky ve spolupráci s municipalitami, se soukromým a neziskovým sektorem, rámec připravovaly a komentovaly stovky expertů a odborníků.

Děkuji za vaši písemnou odpověď. Děkuji panu poslanci. Tím jsme vyčerpali interpelace na pana premiéra. První interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci mateřských škol. Prosím, paní poslankyně. Vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci kritické situace, pokud jde o kapacity mateřských škol ve Středočeském kraji. Ze zmapování absorpční kapacity vyplývá obrovský převis připravených projektů. Ilustrativní jsou čísla.

Zdůrazňuji, že jsou to projekty připravené k realizaci. Stávající situace je prostě neúnosná. Kapacity mateřských škol jsou nedostatečné. Jak ji hodláte řešit vy a tato vláda? Je možné využít evropské peníze? Je možné zvýšit či zřídit národní dotační tituly?

A jak jste hlasovala vy, paní ministryně? Děkuji za odpověď. Děkuji. Vzhledem k nepřítomnosti paní ministryně bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Michal Kučera bude interpelovat pana ministra školství Stanislava Štecha ve věci komunikace s učiteli. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k velmi nešťastné komunikaci jak Ministerstva školství, tak vaší, která se týká takzvaného kariérního řádu, resp. novely zákona o pedagogických pracovnících, a to z pohledu rodiče, ale také zástupce zřizovatele základních a mateřských škol.

Jistě se mnou budete souhlasit, že v mnoha západoevropských demokraciích by dotyčný ministr školství po takovém výroku na ministerský post rezignoval. Uvědomujete si, že svými výroky jste hrubě urazil tisíce učitelů, kteří se nebáli ozvat proti novele zákona, se kterou nesouhlasí, což je jejich demokratické právo?

Pane ministře, vaše první interpelace. Děkuji, pane předsedo. Pane poslanče, děkuji vám za tuto otázku, abych mohl celou věc vysvětlit.

Omluvil jsem se zejména těm učitelům, kteří důkladně kariérní řád prostudovali a našli v něm věci, se kterými nesouhlasí.

Moje reakce byla spíše na toto, moje reakce nebyla rozhodně mířena proti učitelům. Byla to řečnická otázka, kterou považuji za nevhodnou, považuji to za svou chybu. Omluvil jsem se, a chceteli, omlouvám se na tomto místě znovu. Ten problém vyplývá z následujícího. Kariérní řád byl ještě před naším příchodem na ministerstvo projednáván velmi intenzivně s učiteli, řediteli. Tři roky pracoval tým u toho jsem nebyl složený právě z praktiků učitelů, zástupců asociací, odborů, svazů zaměstnavatelů atd. a došel k nějakému konsenzu. V situaci, kdy vlastně je zpochybněn zastupitelský princip nebo princip reprezentativnosti a kdy se tři týdny před projednáváním něčeho, co bylo takto projednáno, schváleno, podepsáno, dozvíte, že začínají být šířeny nepřesné nebo zkreslené informace, ano, zareagoval jsem špatně.